To znamená, je to plně v souladu plně v souladu s ústavním pořádkem, plně v souladu s mezinárodními závazky České republiky.

Návrh ústavního zákona z pera SPD předpokládá, že k němu bude vydán prováděcí zákon.

Takže to je úplně...

Náš návrh zákona má na zřeteli uplatnění vůle většiny, ale zároveň klade nezbytné meze výčtem věcí, které se nemohou stát předmětem referenda.

Sledujeme tímto ochranu ústavně zaručených práv a svobod jedince a skupin obyvatelstva, takže to je samozřejmě naším cílem.

Proto se v našem návrhu stanoví, že v referendu nelze rozhodovat o státním rozpočtu nebo přijmout rozhodnutí, které by znamenalo zásah do právní úpravy nebo správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění. To, že se v referendu nebude moct rozhodovat o státním rozpočtu, to my tam navrhujeme, ale v podstatě máme tam těch výjimek ještě několik, ale v podstatě principiálně občan může rozhodovat o všem zásadním, o všem zásadním.

Také upravujeme požadavky kladené na formulaci otázky pro referendum, která má být v referendu položena. Vycházíme z toho, že v rámci referenda může být k jedné věci položeno i více otázek, pokud nejsou ve vzájemném rozporu.